Děkuji. Zahajuji hlasování. Pardon, stanoviska, ano. Stanovisko pana navrhovatele prosím. Výbor neprojednal, takže tam stanovisko být nemůže. Nyní tedy zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

Děkuji. Prosím o stanovisko pana ministra. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Je vše jasné? Děkuji. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Děkuji. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Předposlední hlasování.

Ano, nevnímám nesouhlas. Děkuji. Kdo je proti?

Takže nás čeká asi poslední hlasování, což je hlasování o návrhu zákona jako celku. Ano, i mně to tak vychází z poznámek. Já tedy mohu přednést návrh usnesení, pane zpravodaji.